Budeme pokračovat v podrobné rozpravě, která je již otevřena. Teď ještě přečtu omluvu.

Podrobnou rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Není zájem. Jestli jsem viděl správně, tak tady nemáme žádný návrh ani na vrácení návrhu, ani na zkrácení lhůty, ani aby se garanční výbor návrhem zákona nezabýval. Končím tím pádem druhé čtení tohoto návrhu zákona.